Vaše stanovisko? Moje stanovisko není asi tak zajímavé, jako je zajímavé stanovisko garančního výboru. Děkuji. Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali o návrhu A1. Je to návrh výboru.

Omlouvám se, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás o klid. Prosím, pokračujte.

Stanovisko výboru? Pan předkladatel? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Můžeme pokračovat dál.

Děkuji. Stanovisko výboru? Pan předkladatel? Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Ještě jednou vás žádám o klid.

Stanovisko výboru? Pan předkladatel? Děkuji. Než dám hlasovat, požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 62, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti 12. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní bychom hlasovali o návrhu A2, což je účinnost. Účinnost, tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Stanovisko výboru. Pan předkladatel? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 63, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti 16. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu zákona jako o celku.